My toto řešení nevidíme jako to nejvhodnější, protože bychom vydali, respektive ztratili na příjmech státního rozpočtu mezi 25 až 30 miliardami korun ročně, ale zároveň bychom těm, kteří by byli nejvíce postiženi, skutečnou smysluplnou a výraznou pomoc nebyli schopni doručit.

A i občané České republiky si zaslouží, aby tady byla vláda, která postupuje odpovědně, vláda, která myslí na to, že jednou tyto dluhy i s úroky a to doslovně budeme muset zaplatit.

Takže to jsou změny, které děláme, a zároveň k tomu již dnes připravujeme i poměrně masivní informační a komunikační kampaň. Na webu Úřadu práce i na webu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou podrobné informace. Je tam dneska orientační kalkulačka, do které si mohou občané vypočítat, zdali potom budou těmi, kteří dosáhnou na tuto formu pomoci, a v jaké výši.

A také připravujeme i oslovení konkrétních obyvatel přes informační kanály Úřadu práce nebo České správy sociálního zabezpečení nebo i ve spolupráci se zástupci, s představiteli měst a obcí České republiky či se zástupci energetických distribučních společností.

Takže i na toto budeme reagovat a samozřejmě jsme připraveni sledovat vývoj počtu žadatelů v jednotlivých regionech.

Takže my hledáme cestu konkrétní adresné pomoci právě i s ohledem na stav státního rozpočtu a jeho deficitu. Děkuji vám za pozornost a děkuji za podporu tohoto materiálu.

Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 116/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, pan poslanec Vít Kaňkovský, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

Já tady nebudu již jeho hlavní aspekty znovu zmiňovat.